Děkuji a další přihlášený s faktickou je pan poslanec Růžička. Děkuji, pane předsedající.

A to, co vy jste tady říkal, tak já vám převedu.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Myslím si, kdo jste ve funkcích starosty, hejtmanů a tak dále, tak moc dobře víte, že nejdříve se musí něco schválit, a poté můžete vypisovat nějaké výběrové řízení.

Mně tedy v žádném případě ty odpovědi pana ministra pro místní rozvoj neuspokojily.

To do současné chvíle, je to takzvaná delimitace, to do současné chvíle také neproběhlo.

To jsou všechno aspekty toho projektu. Mají ji rozhodně k dispozici vedoucí pracovníci na Ministerstvu vnitra. Já se těším, až se setkám ještě s tím mluvčím nebo šéfem odboru, který vlastně adresoval ty tři dopisy poslancům, na které já jsem odpověděl, jednak odborům, ale jednak i poslancům, dostali jste je také do své schránky. A tato právní úprava, která zde je, tento návrh zákona, žádný přesun NAKITu či jeho vazby neřeší.

Děkuji.

Děkuji za slovo. To je první dotaz, protože samozřejmě všechno má nějakou svojí konsekvenci. Dostalo se ke mně a buď mi to vyvrátíte, nebo potvrdíte že už máte hotové webové stránky pro tuto agendu. To znamená, z čeho byly placeny, když zákon neexistuje?

To znamená, když nemáte zákon, jak jste mohli vypsat výběrové řízení, a potom, jestliže jste něco investovali, na základě čeho jste investovali, pokud se potvrdí, že to je pravda. Děkuji.

Zaměstnanci Ministerstva vnitra s tím také nesouhlasí. Vy dlouhou dobu teď nemyslím přímo Piráty, ale myslím vlastně všechny ty subjekty, které to dneska podpoří jste proti vzniku nových institucí, a tady naopak jste pro vznik nové instituce.

Co když vám to Senát vrátí, prezident to nepodepíše? Jak to bude fungovat? Vždyť vy vůbec nevíte jak, odkdy, jak to bude, platit máte, netransparentní výběrové řízení k něčemu, co tady se teprve projednává.

Takže všechno je vlastně úplně, úplně obráceně.